A procedurálně budeme hlasovat, že budeme jednat o tomto zákoně i po 19. hodině do doprojednání tohoto bodu.

Takže v tuto chvíli máme přihlášeného do obecné rozpravy pana poslance Tomáše Martínka. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Současně by měl pirátský návrh výrazně nižší dopady do státního rozpočtu, které by umožnily zachovat i možnost odečíst kupujícím hypoteční úroky od základu daně z příjmu. Vládní návrh na zrušení možnosti odečíst úroky může některé kupující celkově poškodit.

Návrh tak pravděpodobně způsobí skupování pozemků a nemovitostí na pronájem lidmi s dostatečným kapitálem jako investice v době finanční krize, což by mohlo i zvýšit průměrnou cenu nemovitostí. Prodloužení časového testu nemusí být dostatečným opatřením proti spekulantům. Na druhou stranu je návrh daň zrušit pořád lepší než stávající stav. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Krejza a pan poslanec Skopeček do rozpravy. No lepší pozdě nežli později.

Já jsem vlastně rád, že aspoň takovýto návrh tady je, a já ho podpořím, i když říkám pozměňováky nebudou. Pan poslanec Skopeček je poslední přihlášený do rozpravy.

Děkuji za slovo. Já vás dlouho nezdržím. My tento návrh podpoříme. Já bych se jenom chtěl pár poznámkami k tomu vyjádřit.

My ten návrh podpoříme, protože si skutečně myslíme, že to je daň nespravedlivá.

A já si myslím, že v této situaci jak na trhu hypoték, tak na trhu nemovitostí je to věc, která je potřebná více než kdy jindy, a my to podpoříme.

Uvědomme si, v jaké ekonomické realitě dneska žijeme.

Myslíme si, že přestože klesají úrokové sazby, tak vidíme, že ti lidé si hypotéky neberou v takovém množství jako v minulosti, a pokud bychom jim sebrali i tento benefit, tak si myslím, že bychom trhu s nemovitostmi ještě více ublížili. Čili my jsme pro ten zákon jako takový, určitě chceme zrušit daň z nabytí nemovitosti. Opakuji, že jsme ho tady několik let navrhovali opakovaně, nicméně budeme chtít, aby z návrhu zákona vypadlo to zrušení odpočtů úroků tak, aby hypotéky byly stejně výhodné jako doposud a my jsme alespoň trochu pomohli ekonomice v tom probouzení se i co se týče trhu nemovitostí. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou pan zpravodaj.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.